Děkuji paní poslankyni. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, po něm pan poslanec Klučka.

Jsem zde opakovaně a je vidět, že můj apel na začátku této mimořádné schůze se nechytil. Neberu nikomu z vás, dámy a pánové, právo na to se tady k tomu vyjadřovat. Ale neurazte se, skutečně čas pokročil. Máte na to bezpochyby právo, že se tady tomu věnujeme. Zpochybnil někdo z vás, že to, co se stalo, není v pořádku? Odpovím si sám nezpochybnil. Všichni se shodujeme. Vláda tady postupně sbírá informace, které nám předává. Prosím vás, dovolte mi otázku: O co nám tedy dnes jde? Mně též je líto lidí, kteří bydlí kolem tohoto objektu, ale mám tady teď klást otázku: A pane ministře, kde jsou ty další a další objekty atd.? Teď to někdo musí dotáhnout. A pak si dovolím jednu jedinou poznámku, kterou už jsem zde řekl. A pak si sakra, od toho jsme parlament, řekneme, co toho bylo příčinou. Já zde řekl svůj názor. Příčinou toho je to, že kdyby to patřilo armádě, tak se o to vůbec nemusíme starat, dámy a pánové!

Můžeme mít privátní soudy. Můžeme mít privátní prokuratury. Můžeme mít privátní věznice. Když se na tom dohodneme, všechno půjde. Ale my se tady bavíme o kontrole. Tím nikoho nedeklasuji.

Přiznávám, já bych chtěl domů. Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Klučka, po něm pan poslanec Hájek. Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že opravdu nastal čas, abychom se blížili k nějakému závěru z tohoto jednání. Muniční sklady, které jsou u armády, jsou naprosto bezpečné.

Toto byl jiný muniční sklad. K panu poslanci Okamurovi prostřednictvím předsedajícího. V jednom ho musím opravit. On říkal, že hasičské jednotky dostaly dokumentaci havarijního plánování, ať už vnitřní, nebo vnější, až poté. Nedostaly. Ona totiž žádná nebyla, abychom si rozuměli.

Děkuji. Pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče. Po něm pan poslanec Schwarz. Pane místopředsedo, dámy a pánové, víte, nechtěl jsem vystupovat, ale musím reagovat na slova nebo vystoupení pana poslance Okamury.

Děkuji. Děkuji panu poslanci Hájkovi. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych taky tak trošku na pana Hájka navázal. Já bych požádal nebo poprosil pana ministra .

To bych chtěl jenom já poprosit pana ministra. Děkuji panu poslanci Schwarzovi.

Debata se opravdu protahuje. Protože předpokládám, že vláda předloží nějaký následný materiál, já bych jen doplnil otázku kolegyně Jany Lorencové. Ty, kterých se týkají ty nájemní smlouvy. Já bych ten dotaz malinko rozšířil. Jestli ty ostatní sklady, kterých se netýkaly nájemní smlouvy těchto firem, byly taky prázdné, nebo v nich byla nějaká munice. Trochu bych nesouhlasil s tím, co tady říkal myslím kolega Koskuba. Já pořád říkám, že to vidím ve dvou rovinách. To, co řeší vláda a složky teď, nechme jim klid, ať mohou pokračovat. Ale opravdu jsem přesvědčen o tom, že příčiny, které vedly k tomuto stavu, které sahají do doby, která je mnohem déle předtím, ne tohoto roku, ne ta aktuální, tak tam si myslím, že bychom na ty otázky mohli najít odpověď už hned. Ale přikláním se k názoru dívám se, že už jsou přihlášeni další do rozpravy, i někde moje jméno tam je na konci, není tam vidět abychom přikročili k nějakému závěru a aby tato schůze měla nějaký konkrétní výstup. Děkuji, pane předsedající. Vážená vládo, vážení kolegové, máme tady dva starosty, mé kolegy. Ti koukají, jak jsme chytří. Já myslel, že v současné situaci, kdy není nic vyšetřeno, nic nevíme, tak jediným hlavním výstupem bude, jak jim pomůžeme, jak pomůžeme obcím, jak pomůžeme lidem za to, jak tam trpěli, ať to zavinil kdokoli. A to si myslím, že měl být jediný úkol z tohoto sezení pro vládu. Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický.

Děkuji, pane předsedající. Já jsem, vážené kolegyně a kolegové, rozhodně nechtěl svým putováním k mikrofonu někoho otrávit, ale těch dotazů zaznělo tolik, že by si někteří právem mohli myslet, že se odpovědi vyhýbám. Já se je pokusím, dovolte mi, seřadit podle určitého pořadí významu nebo důležitosti. Smlouvy.

Co se týče povinností. Povinnosti byly, řekněme, rozděleny.